Děkuji a pan předseda Jaroslav Faltýnek v rozpravě. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já tím svým vystoupením dopředu avizuji, že nechci vyvolat další debatu, a pojďme pokud možno se pokusit aspoň někoho do Rady Českého rozhlasu a České televize zvolit přesto, že já osobně jsem spíše po této debatě pesimistou. Ale i po jednání našeho poslaneckého klubu, a celý den to tady říkám kolegům novinářům a i včera, a nikdy to nikdo nenapsal, včetně toho, že jsem měl několik debat se Standou Berkovcem, a já bych chtěl v této souvislosti ocenit a poděkovat mu za to chlapské gesto, kdy nabídl svoji funkci k dispozici. Moje osobní stanovisko je, že to byla chyba. Že Standa prostě udělal chybu. A za chyby se platí.

Protože prostě je to volba, i když je to veřejnoprávní instituce, tak prostě je to volba Poslanecké sněmovny. A to je politika, bohužel, tak to je. Takže já znám názory a preference všech poslaneckých klubů.

A dostal jsem k tomu svolení.

A zeptal jsem se férově: Můžu poslat? Můžeš. Tak jsem to poslal.

Děkuji. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Uvidím, jak to dopadne. Je tam dostatek dobrých kandidátů, aby splňovali ta kritéria.

Děkuji. Pan poslanec Jiří Běhounek s faktickou poznámkou. Nebo je to omyl? Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy, rozpravu končím. Prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nás provedl dalším postupem. Děkuji.

Myslím, že jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tajnou volbu?

Návrh byl přijat. Ještě než dám slovo panu předsedovi, dvě omluvy. Paní ministryně Maláčová se omlouvá z odpoledního jednání dnešního dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Jan Birke od 14 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pane předsedo, prosím, pokračujte. Myslím, že zvládneme odvolit během ten čas zaokrouhlím 27 minut. Takže prosím, abyste se odebrali k volbě.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Nic nezpochybňuji. Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tady sice zazněla nějaká informace o pokračování jednání Poslanecké sněmovny od pana předsedy volební komise, ale já tu informaci budu korigovat. Nyní ještě informace pro členy organizačního výboru.